Tak jak nám to on, který to celé spískal, může vyčítat?

A k předsednictví bych si dovolil ještě zmínit dva konkrétní úspěchy. Bylo to české předsednictví, které velmi úspěšně vyjednalo, že se Evropská unie shodla na těch energetických úsporách.

Je to jednoznačně evropský úspěch této vlády.

Hovoříme o tom, že na Balkáně může být další ohnisko konfliktu. Během našeho předsednictví se podařilo udělat konkrétní kroky k tomu, aby západní Balkán dostal jasné signály o tom, že na něj Evropa nezapomněla. A opět je to v zájmu České republiky, že tam bude klid. Děláme to pro Česko, děláme to pro české občany. Děkuji za pozornost.

Pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nejprve mi dovolte, vážený pane předsedající, abych reagoval na vás. Vy jste řekl, že moji koaliční předřečníci stále obviňují z nečinnosti vaši minulou vládu. Já jsem tady seděl téměř po celou dobu. Jsem tady od jedné a s dvěma krátkými přestávkami jsem si vyslechl skoro všechny projevy.

Nebudu reagovat ani na ty projevy, ani na pana bývalého premiéra. Pro mě ten jeho příspěvek bylo takové trochu dada. Nebude reagovat ani na vás, na ty nepravdy, které jste řekl. To si nechám a povodím si vás v některém z dalších televizních pořadů. Nyní mi ale dovolte, abych vás seznámil se zprávami o ekonomické situaci v jedné evropské zemi, jejíž jméno tady dnes opakovaně zaznělo.

Vláda byla nucena vyhlásit stav energetické nouze.